Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická zdravotní důvody, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil dopravní situace, pan poslanec Čihák osobní důvody, pan poslanec Číp do 17 hodin osobní důvody, pan poslanec Farský do 17.30 hodin pracovní důvody, paní poslankyně Fischerová zdravotní důvody, pan poslanec Gazdík a místopředseda do 17 hodin pracovní důvody, pan poslanec Grebeníček pracovní důvody, pan poslanec Grospič od 16.30 hodin pracovní důvody, paní poslankyně Halíková osobní důvody, pan poslanec Kott mezi 18. a 19.30 hodin pracovní důvody, pan poslanec Luzar dopravní situace, pan poslanec Nykl rodinné důvody, paní poslankyně Nytrová dopravní situace, pan poslanec Opálka dopravní situace, pan poslanec Pavera do 19. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Ploc zahraniční cesta, pan poslanec Rykala osobní důvody, paní poslankyně Semelová osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Šincl zdravotní důvody, pan poslanec Toufar zahraniční cesta, pan poslanec Urban zdravotní důvody, pan poslanec Volčík do 22. hodiny pracovní důvody. To je vše ze strany poslanců.

Tuto schůzi jsme přerušili v pátek 7. listopadu do dnešního dne, to znamená do úterý 7. prosince. Na základě porady, kterou jsme vedli ráno na grémiu, navrhuji následující postup abychom tuto schůzi přerušili do pátku tohoto týdne, tak aby schůze byla zahájena deset minut po ukončení projednávání bodu 89, což je třetí čtení zákona o platu, tak abychom mohli pokračovat schůzí řádnou, která byla svolána na dnešní den. Toto je dohoda nebo závěr konzultací, které jsem učinil na grémiu Poslanecké sněmovny. Tuto schůzi přerušuji do pátku tohoto týdne. Bude zahájena deset minut po ukončení bodu 89, což je třetí čtení tisku 277.